Zřízení dětských skupin by stálo nemálo peněz, takže by mohly být použity právě na zřizování jeslových tříd. Rozšíření sítě mateřských škol je i ve vládním programu. O dětské skupině jsem se zde nic nedozvěděla. Ze všeho, co jsem zde uvedla, jsem přesvědčena, že tento návrh, tak jak je navrhován, nelze přijmout. Doporučuji tedy k přepracování.

Musím opět reagovat, neboť jsem bojovnice za návrh tohoto zákona, a to tělem i duší.

Držme se toho. Prosím vás, probůh, ne! Mám zde dva fyzické návrhy vzdělávacího plánu, podle kterého se řídí dvě skupiny, které jsem citovala ve své zprávě.

Myšlenka, za chvíli se nám ten boom přesune do družin, a jak to budou školy řešit. V současné době to školy řeší tím, že snižují počet ročníků dětí, které mohou být v družinách umisťovány.

Děkuji i za dodržení času. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Nebudu řešit ani pohled levicový a pravicový, já osobně považuji návrh tohoto zákona za smysluplný. Klíčovým faktorem a rozhodujícím prvkem při výchově dítěte je, bude, byl rodič. Jedině rodič může rozhodnout o tom, jakým způsobem chce své dítě nechat vzdělávat, případně o něj v tom preprimárním období pečovat. Myslím si, že tento návrh zákona celkem logicky a jasně definuje, kdo může poskytovat tuto službu. Jsou tam řešeny otázky personální, materiální, technické, to znamená, že celkem ten návrh nemá chybu. Jediným, kdo rozhodne, jestli chce své dítě svěřit někomu do péče v dětské skupině, je opravdu rodič. Ti rodiče, kteří si chtějí zkrátit tu dobu se svým dítětem, mají možnost, mají možnost se vrátit rychle do pracovního procesu. Byl bych rád, abychom tento návrh neporovnávali. A protože ten návrh má hlavu a patu, tak si myslím, že bychom ho měli podpořit. 208 míst v mateřských školkách v Mladé Boleslavi za posledních 4,5 roku znamenalo 21 milionů korun investičních. 21 milionů korun nás stálo, abychom 208 míst nově v mateřských školách vytvořili. Není to úplně jednoduché a každý se starostů se s tím potýká a ten potenciál tady není. Pojďme pomoci možná i těm rodičům, kteří nemají možnost umístit své dítě, protože v Boleslavi pořád tu kapacitu nemáme dostatečnou, tak ať má možnost do té dětské skupiny. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, zákon má zcela jistě své klady, svá pozitiva, ale myslím si, že byl vytvořen zbytečně rychle, a teď zbytečně dlouze o něm jednáme s emocemi.

§ 2 cituji: Činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku. Ani slovo o výchově. § 5 Odbornost, a tu považuji za velmi důležitou, kvalifikace pro děti do tří let je vhodná. Jak je definováno postavení profesní kvalifikace chůvy? Bude mít pravděpodobně jen rekvalifikační kurs? Kolik hodin? Jakého věkového rozpětí?

A další kdo bude pečovat o jídlo? Bude to učitelka? Nebo to bude další pomocník? § 10 odst. 2 Povinnost zajistit a dodržovat plán výchovy a péče o dítě. Podle jakého základního dokumentu?

Dlouhodobý vývoj v oblasti středního nebo vysokoškolského školství dává této obavě více než dostatečné opodstatnění.

Navrhovaný zákon vnímám jako objektivní krok opačným směrem.